V zastoupení předsedy vlády Bohuslava Sobotky podle usnesení vlády uvede tento návrh ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný sněmovní tisk 702 je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon Pane ministře, já vás přeruším a požádám zejména vaše kolegy, vašeho poslaneckého klubu, aby byli zticha nebo diskutovali v předsálí! Důvodem předložení novely předmětného zákona je za prvé skutečnost, že stávající znění zákona není zcela v souladu s občanským zákoníkem.

V průběhu projednání před druhým čtením předmětného návrhu zákona v hospodářském výboru byl předložen jeden pozměňující návrh. Návrh upravuje ustanovení § 22a odst. 4 zákona o ochraně hospodářské soutěže, když zachovává možnost uložení zákazu plnění veřejných zakázek a registrů osob, na které se takovýto zákaz vztahuje. Odůvodnění návrhu vychází ze skutečnosti, že nový zákon o zadávání veřejných zakázek možnost uložení zákazu plnění již neupravuje. Předkladatel se s navrhovanými úpravami textu ztotožňuje a má za to, že úprava návrhu vzešlá z jednání garančního výboru je vhodná. Čili chtěl bych požádat o schválení ve znění navrženém hospodářským výborem, resp. propuštění do dalšího čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova a zpravodajské zprávy a po obecné a podrobné rozpravě

za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah zákona; za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání; za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova. Pane ministře, pane zpravodaji? Mohu otevřít rozpravu podrobnou. Ale do rozpravy podrobné nemám žádnou písemnou přihlášku. V tom případě nemáme žádný návrh na hlasování ani návrh, který by byl na hlasování ve třetím čtení. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Zítra budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to je ochrana zdraví, bod číslo 149.